Srdačno vas pozdravljam. Prije nego što započnemo s raspravom o najavljenoj točci, želim vas obavijestiti o planu rada za današnji dan. Imat ćemo izjašnjavanje o amandmanima u 12 sati, a glasovanje o raspravljenim točkama ćemo imati u 12 sati i 15 minuta.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Izvolite. Pozdravljam sve uvažene zastupnice i zastupnike.

Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedinačna pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, Vlada je ovlaštena uredbama uređivati pitanja iz tog djelokruga, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja, koja prema Ustavu RH može uređivati samo HS. Budući da ovlast delegirana važećim zakonom prestaje ustavnim rokom od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno 10. prosinca 2019., ovim zakonom, Vladu se predlaže i nadalje ovlastiti da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a uvažavajući primjenjiva ustavna ograničenja i dosadašnju zakonodavnu praksu. Također, predlaže se da uredbama na temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga zakona, ostaju na snazi najdulje do 30. studenoga 2020. g. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku. Želi li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite kolega.

Dakle, radi se o ovom čovjeku.

Evo, moram reći da mi je iznimno zadovoljstvo da su skoro svi koji su nazočni bili u sabornici ustali i dali poštovanje jednoj golemoj žrtvi i poruci koju je general Praljak uputio hrvatskom narodu. A što se tiče ovog zakona i on je prigodan.

Dakle, da smo sve veći dio svog suvereniteta prebacili na EU parlament i na EU. I to je ono što je loše i to je ono što nije dobro za hrvatski narod. Prije par dana smo čuli da je g. Weber istaknuo 5 točaka, 5 ciljeva za EU parlament u sljedećem periodu, a radi se o tome da on kaže jedino europski parlamentarci imaju izborni legitimitet i EU komisija i EU vijeće gdje imamo predstavnike znači Vlada odnosno predstavnike država ravnopravno, jedna država jedan predstavnik će imati sve manju i manju ulogu. Zanima me što se to sprema Hrvatskoj. Kako će 11 ili 12 hrvatskih europarlamentaraca sutra moći funkcionirati, kolike će ovlasti moći imati nasuprot nekoliko stotina francuskih, njemačkih i talijanskih zastupnika u EU parlamentu. Mislim da je to jedna situacija koja je iznimno loša za hrvatski narod jer smo očigledno olako prepustili naš suverenitet jednoj drugoj tvorevini. Imali smo sličnu situaciju, reći ću i prije 30 godina kada suverenitet naše države Hrvatske nije bio u ovom Domu. Nego je bio, znate gdje? U Skupštini u Beogradu.

I još bih jednu stvar upozorio, ovdje se konstantno u Hrvatskoj, u medijima pokušava HS prikazati kao mjesto nerada, kao mjesto gdje ljudi ne dolaze na posao, kao mjesto korupcije, gdje znači, govori se o lijenčinama u Hrvatskom saboru i neradnicima. Međutim ja ovdje moram reći da upravo ne braneći niti jednog kolegu koji nije na svom poslu koji ne dolazi raditi, moram reći da je to jedna sustavna znači ne slučajna nego sustavna priča kojom se pokušava obezvrijediti ovaj dom, a ovaj dom naglasit ću i mnogo puta sam naglasio je najvažnije mjesto za hrvatsku politiku i za Hrvatsku državu. Stoga, ubuduće želim da se sve više odluka važnih za hrvatski narod donosi u ovom domu, a što manje u Bruxellesu. Zahvaljujem. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Demokrata kako bi se konzultirali o ovoj točci dnevnog reda koja to područja možemo prepustiti Vladi RH da uredbama uređuje ta područja. Želim vas podsjetiti da je od jučer ponovo 600 radnika Đure Đakovića u štrajku, zbog neisplate plaća. Evo i danas su se okupili i ono što je znakovito da su im se pridružili i građani grada Slavonskog Broda, a i učitelji, profesori i nastavnici, koji traže i od grada Slavonskog Broda i od županije da se aktivnije uključe u rješavanje problema. Pa predlažem da se u ovlasti Vlade stavi uredba kojom bi se riješila pitanje grupacije Đuro Đaković jer vidimo da već godinama traje ta agonija, da je država jedan od suvlasnika znači ima elemenata da se uključi u rješavanje problema. Nije dovoljno samo deklarativno reći da pomoći ćemo, nije dovoljno smo deklarativno reći da radnici vi ste u pravu, uprava je loša, uprava je otišla i sad što dalje. Upravo iz tih razloga mislim da vi Vlada uredbom obzirom da ste odbili amandman HSS-a da se osigura u državnom proračunu 200 milijuna kuna za rješavanje ovog problema, da uredbom Vlade regulirate ovo područje da se osiguraju financijska sredstva za isplatu plaća, za isplatu božićnice radnicima, a isto tako da konačno prekinemo štrajk učitelja, profesora i nastavnika zbog djece i roditelja, zbog budućnosti Hrvatske. Mislim da ovih 6,11 koeficijent treba riješiti i da je dosta bahaćenja sa tim ja sam vam dao. Nije ništa dao, to su porezni obveznici uplatiti u državni proračun.

Određujem stanku do 9 sati i 50 minuta.

Nastavljamo s radom plenarne sjednice. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Tajniče. Evo pred nama je ono što dolazi uvijek, a to je Prijedlog zakona o ovlastima Vlade kojima se uređuje pojedina pitanja u vezi djelovanja Hrvatskoga sabora. Bez obzira na ovaj prijedlog zakona smatram da Hrvatski sabor mora biti centar odlučivanja i donošenja odluka, nažalost to je pretvoreno u kupovinu i žetončiće i danas imamo kaos u RH gdje je Sabor u biti ponižen, gdje bi Sabor trebao biti u biti centar moći odlučivanja i naravno da u tome kaosu kada prenosimo nešto na Vladu koja stvara svakodnevno kaos, koja ne rješava probleme. Ne možemo mi sada govoriti o Đuri Đakoviću da neko pere pilatovski ruke i da se ispred županije tamo, pratio sam to, da se peru o tome problemu ruke oni koji su na vlasti i u županiji i u državi, a to je HDZ.

I dalje naše građane te kriminalne skupine iz štednokreditnih zadruga koje su isterani iz Mađarske, isterani iz Austrije danas i dalje iseljavaju naše ljude tj. ovršuju ih oduzimaju im nekretnine. Bez obzira što je ovaj Sabor donio taj zakon i Vlada ne poduzima n išta, tribala bi nekakve govori se nekakve korekcije o tome zakonu. Ako je u interesu Vlade i ako smo mi kao Sabor donijeli zakon sa ciljom da zaštitimo te ljude od štednokreditnih zadruga od tih kamatara koje su zarobile u ovršnom tom postupku jednostavno je nemoguće da vrate osim kamata bilo šta, uvik glavnica ostaje ista, imovina im je cijela na otocima Rabu i brojnim drugim područjima naši građani su ostali bez svojih nekretnina, bez svega što su imali u životu, dok to ne mogu te austrijske štednokreditne zadruge raditi to u Austriji. I radili su protivno propisima koje ima RH, međutim Vlada ne poduzima ništa, što znači ono što je jednoglasno prihvatio Sabor, šta je prihvatio u biti konsenzusom bez ijednoga glasa protiv Vlade ništa ne poduzima. A što se tiče i upravljanja svim procesima, odlukama Vlada loše upravlja. Trenutno Vlada ne može riješiti problem u školama, obrazovanju, učenici nisu u školama, nastavnici su u štrajku većinom.

Ali moramo ponoviti još jednom da je u županiji na vlasti HDZ, da je na vlasti i da ispred te županije peru pilatovski ruke i da je ministar gospodarstva opravo pilatovski ruke. I zašto bi ja kao saborski zastupnik bilo kakve ovlasti prepuštao, zašto bi uopće prekidali ovu sjednicu, zašto bi uopće išli na bilo kakav odmor, zašto bi ja dao vama bilo šta na upravljanje, zašto? Koji je razlog, koji je razlog da iselite i ovo još malo svojim odlukama ljudi šta ste iselili?

Koliko će biti uplata na osnovu doznaka? Zašto bi ovaj Sabor dao bilo kome bez obzira što je ovo do sada išlo jednostavno bile su stanke Sabora, zašto bi mi propuštali u ovoj kriznoj situaciji ovoj Vladi da upravlja s ovim procesima koje je dovela u kaotičnu situaciju? Kaotičnu situaciju gdje helikopteri vojni švercaju oružje, gdje se događaju stvari katastrofalne koji se ne smidu događati, ne smi se bacati u blato hrvatski vojnik. Hrvatski vojnik se mora štitit, gdje znači predsjednika Republike i Vijeće za nacionalnu sigurnost ne funkcionira, gdje sigurnosne službe ne funkcioniraju, gdje je sustav okupiran egom jednoga čovjeka koji upravlja ovom Vladom i šutnjom većine ovdje i šutnjom. Znači u jednome kaosu Sabor koji je trebao biti glavno tijelo, međutim da mi ne bi samo napadali većinu, mi smo imali i izbor u EU sada kada smo izabrali komisiju vidjeli smo da i HDZ i SDP jednoglasno podržavaju Europsku komisiju i to je vaše nad tijelo i jednima i drugima. Vi njih morate slušati.

Jel premijeru ako spomenete bilo što protiv EU, bilo što, kritički da rečete da je hrvatski narod da mi imamo obavezu prema hrvatskom narodu, hrvatskom teritoriju proglasiti isključivi gospodarski pojas on neće jer se mora dodvoriti Europskoj komisiji. Poštovani kolega Bulj, ja vas lijepo molim točka dnevnog reda je Konačni prijedlog Zakona o ovlastima Vlade RH.

To je moje pravo kao saborskog zastupnika jel ste zajedno gospodine potpredsjedniče vi zajedno i HDZ i SDP izabrali Europsku komisiju i to bez grižnje savjesti, bez trzaja okom, zajedno ste izabrali a u toj stranci koja je sada izabrana Europska pučka stranka, znate tko je, znate vi tko je u toj stranci, e vidite baš Tajani zbog čega ne smijete proglasiti isključivi gospodarski pojas. Ja toj Vladi ne želim dati, a da ne govorimo o četniku Vučiću koji je u vašoj obitelji, ja ne želim dati, ja baš raspravljam o temi, tema je znači da mi damo da Vlada, da sabor prepusti Vladi da donosi uredbom ovlasti što ima Hrvatski sabor, da mi njizi ovlastimo, ja ne želim, ja ne želim, ja ne želim da dalje Vlada iseljava Hrvatsku, ja ne želim, ja želim da mi se kaže koliko je Hrvata iseljeno i koliko će sredstava iz vanka iz inozemstva naših mladi ljudi uplaćivati svojim obiteljima. 5% je bilo prošle godine BDP-a, 74% više nego prethodnu godinu, to sam govorio uvaženi potpredsjedniče cijelo vrijeme. Više nego Irska kad je bila u najvećoj krizi, kad je bilo najveće iseljavanje, više nego ijedna država u Europi. Zašto bi ja dao te ovlasti ovaj Hrvatski sabor, zašto? A to što ste zajedno izabrali Vladu tj. što ste Europsku komisiju ili europsku vladu EU i što ćete predsjedat ove godine to je meni najmanje značajno. Jer da znači nešto to predsjedanje EU onda bi predsjednik Jandroković, predsjednik sabora znao odgovoriti na upit tko je prošle godine predsjedao, međutim njega to apsolutno nije briga niti je to interesantno. Ja oću reći da ova Vlada i ovaj premijer bilo što što kritički kažete prema Europskoj komisiji, da se nakostriši ko mačić na pile, a kad se radi o problemima Đure Đakovića, o problemima profesora učitelja, o problemima zdravstvenih usluga, o problemima isključivog gospodarskog pojasa, o problemima što će od 2020. godine stranci, strane pravne i fizičke moći, osobe moći kupiti poljoprivredno zemljište, kad to spomenete e to onda to je manje bitno to tako mi smo ipak, da mi smo unutar Europe, ali imamo pravo mi kao saborski zastupnici o ovome govoriti. I ja govorim o uredbi, da me ne bi krivo potpredsjednik shvatio, ja govorim o uredbi i ja kao saborski zastupnik tražim da se nastavi raditi i da mi donosimo kao sabor ove odluke. I to je moje legitimno pravo, ja nisam odstupio od teme.

U toj stranki je Tajani zbog kog Hrvatska vlada ne smije zaštiti naš teritorij isključivi gospodarski pojas, nema hrabrosti i nije prva liga oni šta su došli sa Plenkovićem ovde mu davati potporu, nisu prva liga, nisu prva liga, liga prvaka. Liga prvaka je ovi koji uplaćuju njemu 5%, a nemaju pravo niti glasa koje je iselio, nije ni omogućio ni elektronsko, ni dopisno glasanje, koji plaćaju ove njegove štete gdje se on hvali da je gospodarski rast. I ja mu ne želim dati ovlasti, moja Dalmacija je iseljena, Dalmatinska zagora je iseljena, napravili su faraone, ova Vlada je napravila faraone od župana. Ovisnike je napravila gradonačelnike i načelnike, napravila je poslušnike od čelnika lokalnih samouprava jer ako nisu dobri sa županima neće dobiti kune. Ja takvom premijeru i takvoj Vladi ne želim dati kao saborski zastupnik ovlasti da mogu u djelokrugu sabora bilo kakvu odluku donit, ja ne želim. I to je moje legitimno pravo da govorim o tome, to je moje legitimno pravo. Ova Vlada ne zaslužuje tu potporu, ja to mogu kazat i u ime Kluba MOST-a, jer govorim u ime MOST-a, ova Vlada ne zaslužuje da uredbama donosi odluke iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Jer dosta je bahatosti i podcjenjivanja doma u kojem je tribalo biti, iznad kojega je tribao biti samo Bog, gdje bi mi tribali iznositi svoj stajalište, gdje bi morali debatirati, gdje ste vi Hrvatskom saboru, uz pomoć Vladimira Šeksa i Andreja Plenkovića i ostalih oduzeli prava govora saborskim zastupnicima tj. umanjili prava govora izmjenama Poslovnika.

Saborskom zastupniku u ovome domu je oduzeto ono osnovno pravo, a to je pravo da on je centar moći odlučivanja i da je Vlada odgovorna Hrvatskom saboru, a ne da predsjednik sabora sve i poslovnički podredi premijeru. Premijer je onaj koji izvršava ono što mi imamo ovdje da kažemo. I nama bi u Hrvatskom saboru trebalo biti interes, bilo oporba, bilo vlast da vlada bude uspješna, a da smo mi oni pokretač koji kontrolira i gura, ali ja u ovu Vladu, ponavljam još jednom nemam povjerenje kao saborski zastupnik niti Klub MOST-a nezavisnih lista jer se problemi ne rješavaju u interesu hrvatskoga naroda, nego se radi poslušnički u interesu Bruxellesa i briselskih hodnika. I na tom smo dokazali da jednostavno partitokracija je na djelu, ona je vidljiva u izboru Europske komisije gdje je zajednički HDZ i SDP izabrali su znači Europsku komisiju. Ova Vlada nema snage riješiti osnovne probleme, predlagali smo brojne zakone. Mi imamo problem glifosata, ja sam, naša ministrica kaže da to nije problem, Austrija zabranila evo u EU, taj herbicid koji je otrovan, gdje upozorava Svjetska zdravstvena organizacija, ali povezano …/nerazumljivo/… s tim multinacionalnim kompanija i EU i lobiranja njihovoga nije u interesu hrvatskoga čovjeka, nego ova Vlada radi u interesu isključivo i samo EU. Mi kao dom moramo isključivo brigati se o interesima hrvatskoga naroda i Hrvatske države.

I smatram, evo još jednom uvaženi potpredsjedniče da nisam povrijedio Poslovnik, govorio sam stav Kluba MOST-a, da ova Vlada ne zaslužuje da donosi uredbe u djelokrugu Hrvatskoga sabora, jer jednostavno ova Vlada ne drži do digniteta Hrvatskoga sabora, a ona bi trebala biti, ona je izabrana iz Hrvatskoga sabora, ja mislim da je Hrvatski sabor ponižen, degradiran jedino petkom u podne je ovdje pun kada se glasa, znači jednostavno funkcionira na principu žetončića i kupovine saborskih zastupnika i smatram joj jednom i još jednom govorim javno da Hrvatski sabor triba nastaviti u kontinuitetu bez obzira na ove ustavne obaveze o stanci, jel je toliko ozbiljna situacija u RH gdje se ne štiti interes hrvatskog čovjeka, gdje se ne poštivaju zakoni pa ni u slučaju gdje se može hrvatska vojska uputiti na granice i pomoći policiji da se zaštite i sigurnost naših građana jer sam vidio da su u graničnom području u strahu. Smatram da ovaj zakon nije dobar [[Upadica: Zahvaljujem.]] u ovome trenutku kad je ova Vlada. Hvala lijepo.

Da sam se javio prije kolege Bulja govorio bih nešto kraće, ali moram se malo osvrnuti i na ovo što je on rekao. Prvo, što se, slažem se s njime da ova Vlada ne zaslužuje da dobije ovlast da donosi uredbe u ovom dijelu kad sabor ne zasjeda ali ni ova država ne zaslužuje da bude blokirana dok je na snazi ova arhaična odredba ustava o stankama, pa će onda između, između te dvije dileme ćemo ipak podržati ovaj zakon iz dva razloga. Prvo je zato i mi kad smo bili vlada tražili smo od sabora povjerenje da donosimo uredbe dok sabor ne zasjeda, redovno bi ga dobili i nismo baš pretjerano puno koristili tu ovlast, ali smo ju koristili više nego što to radi ova Vlada. Tako da bi bilo vrlo od nas nekorektno da upotrijebim najblažu riječ da sada nešto pretjerano oko toga se protivimo. Uostalom čini mi se da je samo jedna uredba, jel tako, ova o toplinskoj energiji trenutno na snazi. I drugo, kad je bio ovaj zakon u prvom čitanju osobno sam predložio amandman, zaključak da se uredbom riješi ovo pitanje koje imamo za slijedeću točku dnevnog reda, a to je prijevoz djece ovoga trajektima. Tako da evo iz tih razloga ćemo podržati ovaj zakon. Drugo što se tiče izbora Europske komisije, vi ste zaboravili spomenuti još dvoje zastupnika koji su glasali za Europsku komisiju, to su gospodin Flego iz IDS-a, što je možda u ovom trenutku ne bi toliko naglasio, ali i gospođa Ruža Tomašić koja je inače iz stranke suverenisti. Vi vrlo često koristite riječ suverenisti tako da su, ne, ne vi niste suverenist ali vrlo često koristite suverenizam kao postavku u vašim, u vašim, dobro, eto. Dakle, što se toga tiče mislim da glasanje za Europsku komisiju prvenstveno pokazuje ne činjenicu da mi želimo da nam Bruxelles nešto nameće nego barem sa našeg aspekta da budemo ravnopravni u donošenju odluka u tom i takvom Bruxellesu jer ovoga nisam siguran da bi za Hrvatsku bilo bolje da je izvan granica EU. Inače što se toga tiče, ja mislim da je puno lošije za Hrvatsku ispala činjenica da ste vi MOST dva puta glasali za, da ste vi i HDZ dva puta glasali za HDZ-ovu vladu nego to što smo mi glasali zajedno sa njemačkim demokršćanima, austrijskom narodnom strankom i drugim demokratskim strankama koje su članice Europske pučke stranke, naravno imajući u vidi i ove neke, ne bi reko lige prvaka, nego kako mi to u slengu govorimo neke šampione koje su nam doveli u Zagreb. Ja ću sada se vratiti na temu gospodine potpredsjedniče, ali morao sam odgovoriti malo kolegi Bulju. Ovdje raspravljamo o zakonu kojima se govori o uredbama koje bi Vlada trebala donijeti temeljem prenesene ovlasti od Hrvatskog sabora, a ja bi još nešto rekao o uredbama koje bi Vlada trebala donijeti bez prenošenja ovlasti od strane Hrvatskog sabora ne donosi ih, a jedna od, jedan o najočitijih primjera toga je recimo uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja je u ovlasti Vlade, a koja se recimo tiče recimo koeficijenata javnih službenika koji rade u obrazovnom sustavu odnosno ovaj poznati koeficijenti za učitelje, koja evo već izaziva tolike prijepore da već 30 i nešto dana traje štrajk, a ovoga, a rezultat je između ostalog jedan sindikat je objavio rezultat izjašnjavanja od 88% protiv ponude Vlade. Tako da ja pozivam Vladu da donese ne uredbu koju će ovlastit sabor sada ovim zakonom nego uredbu koju već ima temeljem ovlasti sabora i zakona o plaćama u javnim službama i da konačno završi ovu priču sa štrajkom u prosvjeti. Dakle, prije nekoliko tjedana pozvao sam premijera da smanji svoj ego za 6% i poveća koeficijente. Vidim kako vrijeme odmiče da trebam povećati, sada mislim da bi trebao smanjiti svoj ego za 80% i povećat koeficijente za 6% uredbom koju bi Vlada donijela mimo ovlaštenja sabora, ovo moram ponavljati da mi ne kažete da nisam u temi, mimo ovlaštenja sabora za donošenje uredbi dok sabor ne zasjeda.

Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Ljubica Maksimčuk. Izvolite. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o ovlastima Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Ovlast Vlada da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora prema sada važećem zakonu kojim Vladi dana ta ovlast prestat će 10. prosinca ove godine. Ovim se predlaže da se Vladi nadalje kao i do sada dodijeli ovlast da uredbama uređuje pojedina pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a na temelju važećeg Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Ovlast Vlade RH da uređuje pitanje tekuće gospodarske politike ograničena je još jednom odredbom prema kojoj Vlada RH može koristiti ovu ovlast samo u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda, iznimno ovlaštene Vlada RH da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora osim onih pitanja koja prema Ustavu RH može uređivati samo Hrvatski sabor. Temelj za donošenje ovog zakona je ustavna odredba članka 88. Ustava koji predviđa da Vlada RH može temeljem ovlasti koja proizilazi iz Ustava koja se daje uredbom uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a koja se ne odnose na financije odnosno državni proračun, na poreznu politiku kao ni na pitanja koja se odnose na ljudska prava, izborni sustav, ustrojstvo i djelokrug državnih institucija jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Zakon koristi tu ustavnu ovlast na restriktivan način dopuštajući Vladi da svojim uredbama regulira navedena pitanja samo u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda ili kada je raspušten tj. kada mu je istekao mandat. Ponavljam, važeći zakon kojem je Vladi ta ovlast dodijeljena prestat će 10. prosinca ove godine. Izvolite kolega Čuraj.

Dakle, ta Vlada podnosi isto izvješće na onom što je napravljeno, to nije nešto što se možda ne dogodi nijedna uredba niti bilo kakva odluka, a možda da. Mi ne možemo ostaviti državu bez toga, to je nešto što je u praksi.

Dakle, Ustavom je zabranjeno ovo što su neke kolege tražile da nešto Vlada donese uredbu pa neke novce isplaćuje, to ne smije. To se možda moglo tražiti amandmanom na rebalans proračuna za ovu godinu, ali koliko sam vidio nije bio takav isti podnesen, ne kažem da bi bio prihvaćen, ali ajde barem bi onda se adresiralo na dobro mjesto. A ne danas ovdje pričat o nečemu, koristiti neke možda prilike za neke političke teme, tako da mislim da je ovo izuzetno ajmo da kažemo nešto što je ustaljeno u praksi, ne samo kod nas, nešto što je normalno, što treba dok god je ovakav sustav da Sabor ne zasjeda. I to je sva priča oko ovoga današnje zakona jer mislim da sve ostalo drugo su korištenja ove govornice i pozornice za određene političke teme koje nemaju veze s dnevnim redom i zato sam i htio ovdje to reći i objasniti javnosti točno o čemu mi ovdje raspravljamo, da je to nešto što je ustaljeno u našoj praksi već zakonodavnoj i da će to nešto što je potrebno. Sve dalje sigurno ima i drugih prilika da se adresira javnost za određene teme, a ovo će naravno klub HNS-a podržati jer smatramo da to omogućuje nesmetano funkcioniranje države. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Bulj. Evo ja ću samo pojedinačno još jednom ponoviti da ovo proizlazi i ovo se donosilo znači ovaj konačni prijedlog samo da javnost razumije, da narod razumi koji ovo prati ako neko prati, da je ovo gdje se djelatnosti Vlade RH uređuje pojedine ovlasti iz djelokruga Hrvatskog sabora, što znači da će Vlada donositi uredbama i u drugim aktima iz djelokruga Sabora.

Niti jedan sastanak nisu održali, niti jedan a otvaraju se i dalje poglavlja Republiki Srbiji, otvaraju se poglavlja čovjeku u državi na čelu koje je Vučić, koji je naravno koji želi biti pokajnik četnik, ali je četnik Šešelju i ta Vlada i ta Vlada ne poštiva svoje odluke, a mi kao najveće tijelo, zakonodavno tijelo, narodni dom, dom narodnih zastupnika HS bi tribali sad pripuštati ovlasti ovoj Vladi, ovoj Vladi prepustit, znači ta odluka je donesena o povjerenstvu 2016.g. i to povjerenstvo je dužno jednom godišnje izvijestiti predsjednika ili predsjednicu RH, ja sam postavio upit predsjednici RH koja je šutila o tome problemu naravno jel je se dogovorila sa Vučićem ovde kad mu je prostrla crveni tapet ovdje gore na Pantovčaku tom četniku, kojega se nije smilo pitati kad će otić u hrvatsku Glinu jel je svojatao Glinu u ratu, jel je huškao ljude, ta Vlada, pazite ta Vlada nije poslala izvješće predsjednici RH, bila je dužna, samo jedan sastanak je održan kad se je osnovalo to tijelo 2016.g. Evo Grlić Radman već je 5. mjesec ministar i rekao sam mu to i zašto bi ja vjerovao to Vladi, zašto bi mi kolege i kolegice vjerovali toj Vladi? Pa dokle god ne ispuni Srbija, evo u ovome slučaju, sve, sve što triba ispuniti, znači od naših nestalih do šteta logorašima i ratne štete, nema šta tu otvarat se poglavlja Vučiću, blokira se, pa šta smo mi morali proć sa našim Vladama da bi se dodvorili europskim činovnicima, pa morali su Sanader, Kolinda, predsjednica tada šta je bila ministrica, nazdravljati sa Carlom de Ponte i čekanje uhićenja generala Gotovine, nazdravljati, a mi Srbiji otvaramo, ej koji se ruga, četnik se ruga s nama, ruga, mi mu prostiremo crveni tapet, pa po, po vaše većine je na Bačkoj Palanci, dio većine je kada se slavi Oluja, zašto bi ja vjerovao toj Vladi i to je moje legitimno pravo da budem protiv ovog, to je moje legitimno pravo. Ja ću ovo ponavljati ovo uvijek jel moram ovo ponavljati, hrvatska Vlada, ministre vanjskih poslova, ni Stier, ni Pejčinović Burić, a bome ni ovaj aktualni pod pokroviteljstvom Andreja Plenkovića ne poštivaju odluku Vlade, ne poštivaju zakon. Što to znači, da su hrvatske žrtve srbijanske i crnogorske agresije opet postaju žrtve pod patronatom Andreja Plenkovića.

izričem vam opomenu jer se ne držite teme točke dnevnog reda, izvolite nastavite dalje.

Ne samo što je moje legitimno pravo i ne samo šta ste nam oduzeli i HDZ i SDP zajedno ste izazvali promjenu Poslovnika gdje ste smanjili pravo govora zastupnicima. Uvaženi predsjedavajući, vi bi morali štititi saborske zastupnike da iznose svoje mišljenje jel ja u ovome trenutku ništa ne vrijeđam, ja samo kažem da nemam povjerenja u ovu Vladu da joj dam ove ovlasti. Ako Vlada ne poštiva svoje odluke koje je donijela iz 2016.g. o osnivanju Povjerenstva o praćenju Srbije u pristupanju EU i 4 puta se je godišnje moralo sastajati, nije niti jednom, a predsjednik povjerenstva je ministar, niti Stier Davor, samo je jednom u Oreškovićevoj Vladi, poslije niti Davor Ivo Stier, niti nagrađena za to Pejčinović Burić jel je ona sad visoko u europskim tijelima, a niti Grlić Radman, niti jedan i bili su dužni uvaženi predsjedavajući predsjednici RH slati izvješće i zašto bi ja dao kao saborski zastupnik svoj, svoju potporu da takva Vlada uzme ovlasti HS, ja imamo pravo o ovome govoriti, meni je problem zašto hrvatska Vlada nije podržala, zašto nije podržala proglašenje IGP-a i zaštitila nacionalni interes? Meni je problem šta, šta HS nije raspravljao ako je mogao Bundestag, o Marakeškom kompaktu i Marakeškom sporazumu. Mi čak nismo raspravljali o Marakeškom kompaktu, a imamo sad problem gdje ilegalnim, gdje ilegalno ulazak migranata, ilegalni ulazak, poglavito u području pograničnom, evo ja sam bio u Vrgorcu kod čovjeku kojem je ukralo auto iz garaže, auto mu je uništeno i čovjek se boji za svoju imovinu i svoju sigurnost, ljudi se na tom području boje, boje se u mome, u Cetinskoj krajini, boje se sve do, u ciloj Zagori, u Gorskom Kotaru su ulazili ilegalno migranti, a mi nismo mogli raspravljati ovdje o Marakeškom kompaktu il sporazumu, nije nam dozvoljeno, naravno uz predsjednika odbora g. Kovača koji nije čak dao da se glasa o zaključku. Prema tome, ova Vlada ne može dobiti moju potporu, ja govorim sad pojedinačno, ne može dobiti moju potporu jer ne poštiva odluke Vlade, ne poštiva odluke Vlade i nije sve EU i Europska komisija, nije sve, stvarno kad vidim premijera kako srčano govori o EU, o Europskoj komisiji, ja bi volio da tako štiti nacionalne interese i da kaže ako Mađari su zabranili prodaju zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama, e neće ni Hrvati ako Hrvat ne može u Mađarskoj kupiti zemljište poljoprivredno, e onda zašto ne može biti obrnuto? Znači ako smo jednakopravni ja ne mogu dati Vladi koja se poziva isključivo na EU i kad kaže da je liga prvaka povijest, posjet Europučana po meni je liga prvaka svih onih koji su iseljeni iz Hrvatske za vrijeme ove Vlade i prije i koji uplaćuju u ovaj proračun, a njihova su ognjišta ostala prazna, njihovi su roditelji ostali sami na svom ognjištu, izumiru nam sela, izumiru. Ja ne mogu dati potporu ovoj Vladi jer nije donosila dobre odluke. Ja ne mogu dati Vladi potporu kada pitam premijera da 5% BDP-a dolazi nam iz uplata iz inozemstva od naših iseljenih, a on to demantira, on kaže da su to moje klapnje. Dok nije izašlo u medijima da je povećano u 2018. 84% doznaka iz inozemstva. Nema projekcije ove godine koliko je. To je umjetan gospodarski rast gdje 130 tisuća radnih dozvola je potpisano za strane radnike ove godine. Iselili smo naše ljude, to su pokazatelji o kojima trebamo govoriti. A to je za premijera klapnja. Za mene nije klapnja, iseljavanja Hrvata iz 2/3 Hrvatske. I ne samo iz Hrvatske.

Jedino što dio Vlade uredno posjećuje, dio Vlade Bačku Palanku kada je slavimo mi u Kninu najveću i najčasniju pobjedu hrvatske vojske. Kada se iđe dio većine na četnički dernek u Bačku Palanku zajedno sa Vučićem.

Poštovani kolega Bulj. Prije nastavka, pozdravljam na galeriji učenice i učenike te profesorice i profesore srednje škole iz Delnica. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče, uvaženi zastupniče. Što je pristupanje Srbije EU-i? Da li je to možda manje hrvatski, a više globalni interes? Ali, i Srbija bi po meni trebala korigirati svoju politiku prema Hrvatskoj i ne samo prema Hrvatskoj, nego i prema Kosovu i prema Bosni. Što vi mislite o tome? Di je greška Vlade? Zahvaljujem. Izvolite kolega Bulj. Ja mislim da Vlada zbog toga i ne dajem, kolega Kirin, nadam se da nećete ni vi zbog toga dati podršku ovome prijedlogu, dati svoje ovlasti Vladi koja znači ne ispunjava obaveze koje je ona donijela odluke koje sama Vlada, a to je praćenje Srbije u pristupanju EU-i i naravno da ništa nije poduzela Vlada. Tu uz granicu se postrojavaju četničke postrojbe, Vučić tamo gdje je hrvatski vojnik oslobodio i pomogao da se u Bosni ne vodi na bihaćkoj enklavi veće zlo nego što je bilo u Srebrenici. On glumi pokajnika, ali je on čisti četnik. On je pozivao ljude srpske nacionalnosti na granice Velike Srbije i tvrdio je da hrvatska Glina nikad neće biti, da je ona srpska.

Izvolite. Poštovani kolega Bulj. Ja vas mogu razumjeti da ste izgubili povjerenje u ovu Vladu iako ste jednom već glasali za ovakav zakon i to upravo premijeru Andreju Plenkoviću, ali mogu razumjeti da sada nemate povjerenja više. To je legitimno, ono što nije po meni dobro i legitimno, da se stavljaju svoji politički ciljevi, stajališta, mišljenja, razmišljanja, kako god hoćete, sve što ste naveli ispred mogućih potreba hrvatske države i svega onoga što u tom periodu, kratkom periodu na koje se to odnosi vrijeme, bi se pokazalo kao prijeka potreba. Tu moramo ipak više razmišljati o državi, manje o svojim političkim stajalištima i to je zapravo bit ovog razloga. Ja poštujem vaše predomišljanje, drugačije političke razlaze, da jednom možete dati podršku, drugi put ne i to je legitimno, ali ovdje ipak se više radi o tome da zaštitimo interese ove države, a ne u biranju političkih strana i stajališta.

Nisam glasao za proračun kad sam bio dio većine. I moje je legitimno pravo ovdje raspravljati bez obzira što ste i vi sudjelovali u smanjenju prava govora zastupnika izmjenama Poslovnika i što ste glasali za to. Moje je pravo kazati zašto neću glasati jer ova Vlada je iselila, ova Vlada je, onda sam rekao blažu varijantu je loša. Ne loša, ona je katastrofalna. Ponavljam, zašto premijer nije priznao i otvoreno rekao da je 5% BDP-a od ljudi iseljenih Hrvata na doznake? On je govorio da je to moja klapnja, dok nije izašlo u medijima da je povećano 74%

Izvolite.

Znači činjenica je da 15.12. više Sabor neće zasjedati. I činjenica da nažalost do 15.1. također, neće zasjedati jer je to ustavna stanka i dok god to ne promijenimo, a ja se zalažem da to promijenimo jer nema nikakvog razloga da HS ima toliko duge stanke u trenucima kada država ima potrebe da se određeni problemi rješavaju, da to tako bude. Znači ja pozivam ovdje sve, vladajuću većinu i sve one koji mogu utjecati da ukinemo ustavne stanke g. Bulj. Znači kada bi to napravili onda uopće ne bi bilo potrebe za ovakvim zakonima i tu sa te strane ja vam moram reći da se ne slažem s vama da ovaj zakon ne treba podržati jer treba, država mora funkcionirati. Znači nikada do sada ovakvu blokadu normalnih procesa u državi nismo imali zahvaljujući HDZ-u, zahvaljujući HDZ-u, pardon, od Domovinskog rata. Znači ovo je najveća kriza koju Hrvatska ima od Domovinskog rata prouzrokovana HDZ-ovim postupanjem, odnosno nepostupanjem i ne davanjem onoga šta naši djelatnici u obrazovnom sustavu zaslužuju, zaslužuju. I tome se ne vidi kraj, nažalost tome se ne vidi kraj. I sada ću reći još jednu stvar, Vlada ukoliko ne riješi to do 15.12. neće to moći ni riješiti. Dolaze božićni praznici, novogodišnji praznici, recite mi kolegice i kolege jel vama i malo neugodno zbog toga šta je država u blokadi. Lukačić, da li tražite rješenje? Da li tražite rješenja? Nedopustivo je kolegice i kolege 35 dana od toga 14, 15 dana školske godine naša djeca sjede doma umjesto u školama. I zanimljivo je pitanje koje mi je postavio danas sin kada smo kretali prema ovdje jer sam rekao idemo u Sabor, kaže on meni a da li sabornici trebaju nadoknaditi dane koje štrajkaju. I onda se ja pitam, pa kako štrajkaju, pa ne štrajkaju u sabornici. I shvatim šta je dijete gledajući televiziju ovih dana shvatilo da ovdje nema 90% saborskih zastupnika da oni ne sjede ovdje i ne zastupaju hrvatske građane i da se dijete opravdano pita da li će saborski zastupnici nadoknaditi ovaj nerad koji su neki od njih, budimo iskreni, nisu svi takvi, izvršavaju obaveze, ali dobar dio njih ne izvršava. I to je možda jedna dobra lekcija koju će djeca i roditelji i bake i djedovi ovdje dobiti. Bespotrebno sjede doma 30 i nešto dana a oni koji bi trebali riješiti taj problem ne rješavaju, Vlada, HDZ, saborska većina i još ih nema u sabornici. Kolegice i kolege kakvu poruku šaljemo djeci, kakvu poruku šaljemo društvu, kakvu poruku šaljemo ljudima koji su jučer aklamacijom odbili i danas će to biti objavljeno aklamacijom odbili nevjerojatno bahatu ponudu koju im je uputila Vlada bez trunke razumijevanja za ono što oni traže. I još se usudi Vlada i premijer Plenković te ljude zvati iracionalnim. 90% naših učitelja, nastavnika, nastavnica, učiteljica, ne nastavnog osoblja HDZ i premijer zovu iracionalnim.

Znači to je jedan komplet jer ja vidim kud to ide. I ovim zakonom možemo pomoći možda da se taj problem riješi zbog toga govorim o toj situaciji. Znači to je jako povezano i nemoguće je u državi koja ne funkcionira 40 dana a daje se ovlast Vladi da rješava probleme nakon 15.12. nemoguće je ne spomenuti aktualnu situaciju i krizu koja se desila. I ono što mene sablažnjava je da stotinu tisuća, znači 90% ljudi, 90 tisuća ljudi je premijer nazvao iracionalnim. I još oni fićfirići koje gledam jučer po Direktu, koji dociraju kao što je ovaj kolega koji je također rekao ljudima da su skrenuli u iracionalnom smjeru na jednoj televizijskoj emisiji kao da ti ljudi ne shvaćaju gdje žive, kao da ne shvaćaju da je ljudima dosta nepravde. Znači jednom se pređe granica i jednom morate reći dosta i nećemo više to trpjeti. A riješiti se moglo jednostavno, ako se dalo svima 6,12, pa onda se moglo dati u koeficijent 6,11 učiteljima. Pa da se jave svi ostali nakon njih opet ne bi koštalo kao što je premijer sada dao 6,12 a ne bi trebao svima povećati. Tu postoji 4, 5 skupina kojima bi trebalo povećati da se ispravi nepravda ali ravnateljima uprava u ministarstvima koji se sada javljaju na natječaje koji će imati 13, 14 tisuća kuna njima ne treba povećati plaće, ne treba. Ima takvih desetke tisuća u sustavu kojima ne treba povećati plaće i koeficijente ali učiteljicama i učiteljima, tetama koje kuhaju, onima koji održavaju škole, njima treba povećati plaće, shvatite to g. Plenkoviću i lišite ovu naciju agonije. Znači mi više ne znamo kako se postaviti na svakodnevnoj situaciji koja je normalna, odvesti dijete u školu. Ne možemo ga odvesti, hrvatski građani su blokirani zbog ludosti ću ja reći premijera Plenkovića i njegovog odbijanja da napravi ono što je logično i jasno mi je da ovdje u Saboru HDZ mi ne može replicirati niti reći nisi u pravu.

Ja sam je slušao putem dolaska ovdje, ništa i meni ste dali, njemu niste dali. Kolega Maras, da ste bili na svom radnom mjestu onda bi znali da sam i kolegi Bulju dao opomenu, budući da niste bili nazočni, izvolite nastaviti. Znači, što se toga tiče, ljudi koji su danas doma i učenici koji nisu u školi, moraju shvatiti da Vlada ima i ovom uredbom koja je na dnevnom redu, mogućnosti rješavati određene stvari, među njima i koeficijente. Znači ima mogućnost riješiti određene stvari i trebala riješiti jer to je logično. Sabor prekida zasjedanjem, po meni totalno neopravdano i ako ikada se pojavi inicijativa za izmjenom Ustava, evo dajem bianco podršku ako je predloži i HDZ da ukinemo te besmislene saborske stanke od mjesec dana tijekom zime i čak 2 mj. tijekom ljeta. Znači od 12 mj. radimo, 3 od 12 mj., znači 1/4 godine Hrvatski sabor ne zasjeda i zato donosimo ovakve uredbe koje ne bi trebali donositi ali s obzirom da je Ustav takav, s obzirom da je tako pravilo, da će tako biti i ove godine i slijedeće godine u ljeto, pozivam naravno i glasat ću za ovaj zakon jer država ne može biti bez mogućnosti rješenja problema ali još jednom pozivam da se ovlasti koriste u interesima građana. Znači u interesima onih čije probleme trebamo rješavati, u interesu onih koji su nas birali da donosimo odluke u njihovo ime. Zahvaljujem, kolega Maras, imamo nekoliko replika, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Poštovani kolega Maras, ne slažem se s vama, mislim da ova uredba veze nema sa dodatnim instrumentima za rješavanje agonije u hrvatskim školama. Naime, već sada svi instrumenti za prekid štrajka i povratka učitelja i nastavnika u škole su zapravo u rukama Vlade, oni imaju sve mogućnosti samo jednom uredbom udovoljiti sindikatima i stabilizirati cijeli sustav već sutra, vratiti učenike i učitelje u učionice i privesti kraju ovo polugodište. Samo su dva moguća scenarija, jedan je ovaj a drugi je sudska zabrana štrajka za koju se iskreno nadam da se za njom neće posegnuti jer u trenutku ako dođe do takve odluke, situacija postaje dodatno nestabilna i svaki ishod je nepredvidiv, mislim da ulazimo u sferu kaosa i da tu više nitko neće moći kontrolirati stvari i zato ja jedino što apeliram je odavde da se shvati koliko je situacija ozbiljna. Slažem se u potpunosti sa vama, kolegice Glasovac, ali znate šta ćemo izgubiti 15. 12. kada ova uredba odnosno ovaj zakon stupi na snagu? Izgubit ćemo to da neće nitko više u javnom prostoru govoriti jer će Sabor prestati sa zasjedanjem ako se problem ne riješi do tada, možda je to u interesu HDFZ-u, da se makne javnost od problema, da nemamo mogućnost prenositi poruku naših građana i s te strane, ja se s vama apsolutno slažem, tu agoniju treba okončati sada, sutra, preksutra i u ponedjeljak djeca trebaju ići u školu. Dovoljno je samo da premijer Plenković prihvati povećanje koeficijenta, samo jednom malo „da“ na ovih 90 i nešto posto „ne“ koji su mu učitelji rekli. Slijedeća replika, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite kolega Bauk.

Kolega Bauk, apsolutno se slažem s vama i ako govorimo o uredbi odnosno o uredbama koje će Vlada donositi a koje definiraju cjelokupni segment zakonodavni u RH, onda mi je nevjerojatno da se po bilokojoj temi mogu udaljiti kao šta su mi rekli od Poslovnika i dobiti, znači možeš govoriti jer ovaj kao šta zakon kaže, dopušta Vladi donošenje uredbe i svih gospodarskih i dr. segmenata izuzev proračuna i poreznih zakona. Znači sve ostalo je uključeno u raspravu.

Poštovani kolega Maras, vi ste došli sad prije 5 minuta i odmah ste krenuli sa prozivanjima. Zanima me što ste radili bi kao ministar u Milanovićevoj Vladi? Kad je 2015. g. bio štrajk prosvjetara, vaš predsjednički kandidat je rekao, citiram, štrajk prosvjetara izazvat će revolt građana jer je potpuno promašen. Ova vrsta pokušaja ucjene je komična, najviše stradaju roditelji. Znači to je vaše licemjerje, dok je SDP bio na vlasti, dok su liječnici štrajkali, ja nisam štrajkao. Podupirem nastojanja nastavnika i profesora da se bore za svoja prava, ali ne na takav licemjerni način, prestanite prozivati više druge jer dok ste vi bili ministar i to poduzetništva, a radili ste samo u stranci i na Bjelolasici koja je propala, niste tako govorili. Kolega Ćelić, ja vas lijepo molim, držite se teme. To sam već rekao i drugima. Izvolite kolega Maras. Nije, nije, slobodno to pustite, ja volim ovakvu vrstu rasprave jer kad se čovjek koji je doktor znanosti spusti na portale Direktno.hr i ove koji objavljuju i fabriciraju gluposti, onda to više govori o njemu nego o meni, samo naprijed g. Ćelić, nastavite tako i dalje. Sigurno ćete uspjeti u vašem političkom radu, ne? Jeste pozivali premijera Plenkovića da poveća koeficijente? Hajde recite, uključite ovaj gumb i recite premijeru Plenkoviću, povećajte koeficijent. U čemu ih vi podržavate? U tom da ne rade? Da naša djeca ne idu u školu? Vi ćete danas tu stiskati zeleno kako vam Plenković kaže i nećete ništa napraviti. Tako da nemojte pričati gluposti i nemojte ne govoriti istine hrvatskim građanima jer ih vi ne podržavate. Recite Plenkoviću da poveća koeficijent. Kolega Maras, ja bih vas lijepo molio da koristite malo pristojniji izričaj u ovom Visokom domu i da ne rabite takve riječi u komunikaciji i u raspravama i apeliram na sve u HS-u da se drže Poslovnika i da izričaj bude primjeren ovom Visokom domu. Kolega Ćelić, povreda Poslovnika, izvolite. Kolega Maras, ja nisam govorio nikakve gluposti nego sam citirao ono što je premijer Vlade u kojoj ste vi bili ministar izrekao 25. rujna 2015. g. Plaće su veće, volio bih i ja da je moja plaća u bolnici veća i da su plaće i nastavnika i profesora veće. Ponudit će se ono što se može ponuditi i ja vjerujem da će Vlada RH sa sindikatima postići dogovor. Kolega Ćelić, vi ste imali odgovor na repliku, tako da vas molim da nemojte ubuduće zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika i smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Nastavljamo dalje. Sljedeća replika, poštovani kolega Davor Vlaović. Kolega Maras.

To može biti prihvatljivo jedino ako je kriza i ako su neke izvanredne okolnosti. A obzirom da se često pozivamo na EU komisiju i uredbe njihove, evo lijep primjer, EU komisija je donijela uredbu 27.11. kojim poljoprivrednim proizvođačima isplaćuje 476 milijuna eura zbog krize u poljoprivredi zato što su poljoprivredni proizvođači štrajkali. Pa onda, ne kako vi kažete, da nakon 15.12. Vlada donese uredbu, neka donese još danas uredbu jer je krizna situacija da se učiteljima, profesorima i nastavnicima poveća koeficijent za 6,11%

Slažem se, kolega Vlaović sa vama iako neki imaju dosta selektivno pamćenje, zaboravljaju da je danas u odnosu na 2015. i 16. 30 milijardi kuna više u proračunu. Da smo mogli koeficijente, odnosno ne mi, nego Vlada RH početkom ove godine u Ministarstvu vanjskih poslova podići. Znači za to se moglo napraviti preko noći, nitko nije ni znao za to, ali zbog ovoga pati država 30 i nešto dana. Pa je li vidite vi razliku kolega Vlaović u tome? Znači radi se o tome da daješ odnosno premijer Plenković daje očito svojima, a neće dati 90% naših učenika, nastavnika i nastavnica koji su se izjasnili protiv i koje naziva da su iracionalni. Prelazimo na završnu riječ. U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Evo, govorimo o Konačnom prijedlogu Zakona o ovlastima Vlade RH koja uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a. Iz ove rasprave je vidljivo, a i govorio sam u ime kluba da je po meni HS, znači, a to je pusta, .../nerazumljivo/... zakonodavno tijelo, tu su narodni zastupnici i nitko u Hrvatskoj ne smije biti iz ovoga Sabora, niti komisija koju je izglasao zajedno i HDZ i SDP komisija europska, niti liga prvaka koja je bila ovdje, liga prvaka su svi oni koji su se iselili. Niti Vlada može imati potporu, ona Vlada koja ne poštiva svoje odluke o povjerenstvu, koja je donijela odluku o osnivanju povjerenstva o praćenju Republike Srbije, otvaranju poglavlja 23. i 24., a niti jednom se u 3 godine nije sastalo to povjerenstvo. A Srbija i dalje otvara sva poglavlja, bez obzira što niti jednu obavezu nisu prema Hrvatskoj ispunili ni po pitanju nestalih, ni po pitanju znači, ni po pitanju problema rješavanja naših logoraša, ni po pitanju rješavanja znači ratne odštete koja je velikosrpska agresija na Hrvatsku učinila, a gdje je bio sudionik aktualni predsjednik, član, njegova stranka je član Europske pučke stranke i jednostavno, to nije liga prvaka koja je ovdje bila, tako liga prvaka i oni ljudi koji su iselili 5% BDP-a isplaćuju. 2/3 su Hrvatske prazne, to je premijer demantirao, što se tiče mene, ja ne mogu podržati bilokakvu uredbu koja gospodari otpadom tako da donese odluku da se to 20 km iz Vrgorca se prevozi do Sinja, 120 km i na štetu Vrgorčana i na štetu cetinskog kraja, ja ne želim glasati za ovu uredbu niti želim kao saborski zastupnik dati ovlasti ovoj Vladi. Zamislite 120 km prevoziti otpad, nerazvrstani otpad iz jednog mjesta, iz Vrgorca u Sinj, tri puta skuplje Vrgorčanima a eto, sjetili se oni Sinja i cetinskog kraja da odlažu tuđi otpad, e to nećete bez obzira što su to sada sve i potvrdili, inspektorat. Pa neće. mogu zvat policiju, mogu šta oće, to je pravo naroda da zaštiti interese Vrgorčana i Sinjana i takvih 27 slučajeva, pa ne mogu dati ja to toj Vladi ovlasti kao saborski zastupnik a poglavito premijeru kojemu je bitnija EU nego sve. Isključivi gospodarski pojas, zaštiti naš teritorij. Ne mogu dati Vladi koja preko svojih satelita u Saboru, ne da da se raspravlja o Marakeškom sporazumu a sad imamo veliki problem ilegalnog ulaska migranata. Ne mogu dati Vladi koja legitimni i zakonski, zakonom, previđeno da vojska pomogne našim policajcima koji se bore ali nema ih dovoljan broj da zaštite našu sigurnost naših ljudi na područjima gdje ulazi veliki broj ljudi ilegalnih migranata. Ne mogu dati Vladi koji referendum naših građana proglasi nevažećim i ne da mogućnost da ljudi glasaju a koja nije uvjerljivo uvjerila nas saborske zastupnike na 400 000 potpisa da je nevažećih 40 potpisa. To je i „Narod odlučuje“ gdje se mora mijenjati Izborni zakon i ne bi zasigurno se mijenjao Izborni zakon kako je predviđeno, danas imali ovo što imamo nego bi taj zakon birao, birao bi se zastupnik preferencijalnim glasom a ne bi predsjednik Sabora imao 300, 400 glasova i danas bi bio ključna osoba hrvatske politike nego preferencijalnim glasovima međutim i na to je ova Vlada pljunula. Pljunula je na referendum, nažalost ovaj Sabor to tada nije podržao, nismo dobili argumente na referendumsku inicijativu „Narod odlučuje“ a ni za referendum o Istanbulskoj konvenciji.

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda a to je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 773 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Molim predstavnika predlagatelja, državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, poštovanog g. Josipa Bilavera da nam da dodatno obrazloženje, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dosadašnja provedba važećeg Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu NN 33/06, 38/09, 87/09, 1/11, 80/13 i 56/16 ukazala je na određene nedostatke u provedbi i potrebu za dodatnom razradom odredbi o povlaštenom prijevozu putnika i vozila posebice prijevoz osoba sa invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. Također, obzirom da je kategorija putnika čija se problematika rješava ovdje predloženim zakonom bila samo djelomično i neadekvatno obuhvaćena odredbama postojećeg Zakona o povlasticama o unutarnjem putničkom prometu NN 97/00 i 101/00, ovim će se zakonom dato nova kategorija putnika obuhvaćenim pravom na korištenje povlaštenog pomorskog prijevoza. Donošenje ovog zakona posebno je važno u djelu koji se odnosi na osobe sa invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju na što su ukazivali predstavnici udruga osoba sa invaliditetom kao što je udruga „Brački pupoljci“ te predstavnici 30 udruga osoba sa invaliditetom koji su zajedno sa predstavnicima zajednice Saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom te drugih nadležnih tijela sudjelovali u izradi ovog zakona, ja im se ovim putem u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i zahvaljujem. Osobe sa tjelesnim oštećenjem donjih ekstremiteta, 80% ili više, hrvatski ratni vojni invalidi sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%, gluho-slijepe osobe sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe sa invaliditetom kojima je utvrđen 3. i 4. stupanj funkcionalnog oštećenja, nisu u mogućnosti pristupiti salonu za putnike jer postojeći trajekti nemaju osiguran niti prilagođen pristup tim osobama u svim svojim prostorima na način kako je to omogućen svim ostalim putnicima. Time je ta skupina putnika dovedena u neravnopravan položaj. Pravom na povlašteni prijevoz, takav propust im se nadoknađuje. Također, djeci s poteškoćama u razvoju i njihovoj pratnji s odredbama ovog zakona omogućuje povlašteni prijevoz u javnom obalnom pomorskom prijevozu posebice onoj djeci s poteškoćama u razvoju koja svoje svakodnevne rehabilitacije terapijske programe provode na kopnu. Također, dosadašnjim zakonodavstvom nije se u potpunosti omogućavalo ostvarivanje kontrole nad primjenom prava povlaštenog prijevoza odnosno korištenja otočnih iskaznica stoga su potrebne izmjene zakona kojima bi se spriječila daljnja zloupotreba tih prava.

Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Ante Bačić. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, evo pokušao sam bit malo brži od kolege Bauka. Kolega, poštovani državni tajniče sa pomoćnicom, evo valja još jedanput naglasiti u vašem obrazloženju, drago mi je da ste napomenuli upravo udruge koje su i zahtijevale ove izmjene o dopune zakona. Nakon 10 g. borbe udruga poput „Bračkih pupoljaka“ sa Brača znamo što su sve prošli, znamo koliki su troškovi upravo djece s poteškoćama u razvoju za svakodnevnu terapiju na kopnu ali drago mi je da evo sva skepsa takvih udruga koja je bila i sva obećanja i vas i ministra da će cjelokupno riješiti problem upravo ovim izmjenama i dopunama ne nauštrb nego na korist svih osoba sa invaliditetom, volio bi da još jedanput samo potvrdite je li ovo konačno rješenje njihovog 10-godišnjeg problema i borbe i hoće li ovaj zakon ostati na snazi zauvijek upravo u ovakvom obliku? Poštovani zastupniče Bačić, zahvaljujem na replici i mogu vam potvrditi sa zadovoljstvom da je ovo konačno rješenje zakona. Nakon ovog zakona ministarstvo već sada radi na izradi pravilnika kojima će se dodatno urediti pojedinosti ovog zakona ali svima nama u ministarstvu i Vladi RH je stalo da se jednim cjelokupnim zakonom riješe svi problemi koji su nagomilani. Ja se evo još jednom zahvaljujem svima onima koji su davali svoje prijedloge i sudjelovali u javnoj raspravi i također smo iskoristili prigodu i priliku da u ovim izmjenama zakona omogućimo agenciji za obalni i linijski prijevoz da bude korisnik odnosno i vlasnik novoizgrađenih brodova koji će služiti u povezivanju naših otoka a čije će financiranje biti iz europskih sredstava. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku na odgovoru. Pa evo, drago mi je da je proširena skupina korisnika besplatnog prijevoza s obzirom da se radi o jednoj od najvulnerabilnijih skupina našega društva koje su često na margini. Naravno, zahvala svim udrugama koje su bile aktivne i koje su se borile više godina, od „Bračkih pupoljaka“ više godina od „Bračkih pupoljaka“, Saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske ali ja bi ovdje i zahvalio i dvoje kolega, znači kolegici Ljubici Lukačić koja je uistinu na ovome području ekspert i kolegi Arsenu Bauku koji je isto tako borio se premda su neki od nas završili na popisu kao da smo ubojice jer nismo htjeli podržat, mi smo se zalagali za cjelovito rješenje koje je ova Vlada sada donijela, ja mislim da treba ovdje zahvaliti kolegi Bauku i kolegici Lukačić. Lijepo je to čut kad hvalite kolegu. Izvolite, državni tajniče odgovor. Poštovani zastupniče Ćelić, i ja se pridružujem, evo možda sam u početku propustio zahvaliti se i zastupnicima gđi. Lukačić i g. Bauku i važno je za napomenuti da je Vlada još u srpnju sa zaključkom zapravo prejudicirala ovaj zakon i već sada i u ovom trenutku ove ugrožene skupine odnosno skupine sa posebnim potrebama imaju ove pogodnosti a mi s ovim zakonom zapravo sad to konačno i uređujemo. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a više puta pohvaljivan, kolega Arsen Bauk. Izvolite. Da citiram predsjednika Vlade „trebamo gledati sadržaj a ne formu“, u formalnom smislu ovo je prijedlog Vlade, u sadržajnom smislu, ovo je ustvari drugo čitanje zakona koje su spomenuli i g. Ćelić i poslije državni tajnik kojeg sam predložio prošle godine a kako ste me ishvalili, sad ste mi dosta suzili prostor o ovome što sam htio reć ali možda i bolje jer ako ova rasprava završi do 12 sati, moći ćemo ga danas usvojiti pa ću ja maksimalno skratiti sve što sam želio reći. Drago mi je da je borba „Bračkih pupoljaka“ urodila plodom, ja ću izvršiti svoje obećanje kad zakon stupi na snagu ili uskoro morat ću obrijat bradu, ona će ponovno narasti, ali obećanje je obećanje i u ovome djelu zakona to je to. Što se tiče drugog djela zakona, tiče se zlouporaba otočnih iskaznica, pozivam Vladu da jednom kad bude jer ne danas samo da se ovo usvoji, smatram da je sankcija koja je za prvu grešku od 6 mj. preblaga a za drugu grešku trajnog oduzimanja prava na povlašteni prijevoz prestroga, mislim za ovaj bilokoji drugi prekršaj ima rehabilitacije, zastara nakon 3 g. a rehabilitacije isto tu negdje, tak oda mislim da je ta kazna prestroga pa da se o tome razmisli. Hvala. Zahvaljujem. Nadam se da će i druge kolege biti u ovakvom tonu i kratki. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Ljubica Lukačić, izvolite kolegice.

Evo, dočekali smo i ovaj zakon, svi su ga dugo čekali osobito oni koji su zainteresirani za prijevoz brodom na kopno ili s kopna na otoke. Dakle skratit ću i ja maksimalno za sve ono što sam htjela reći i zahvalit ću ovom prigodom vama državni tajniče i svima u ministarstvu koji su imali jako veliko razumijevanje da riješimo ovaj veliki problem. Zašto kažem veliki? Naime, evo hvala kolegi Bauku, on je na neki način imao volju i želju riješiti problem prijevoza osoba s invaliditetom ali kao što sam i prije govorila, taj zakon je bio manjkav i takvog ga nismo mogli prihvatiti. Zašto manjkav? Vi ćete vidjeti u izmjenama čl. 47. koliko je ovdje nabrojano osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, ova odredba je bila jedina moguća a kako bismo obuhvatili sve one kojima je tak prijevoz zaista potreban. Meni je izuzetno drago da će i oni koji žive na kopnu moći koristiti ovaj prijevoz jer mnogi od njih idu na rehabilitaciju i na otoke stoga nismo mogli dozvoliti diskriminaciju između samih osoba s invaliditetom. Kao što je i državni tajnik rekao, Vlada je u srpnju ove godine donijela zaključak kako bi se premostilo ovo vrijeme donošenja zakona i ja vjerujem da su mnogi bili zadovoljni i očekujem da će i kolega Bauk i sada ispuniti svoje obećanje koje je pritom dao. Ono što bih još upozorila, državni tajniče a to prilikom izrade pravilnika bih molila da dobro pazimo što ćemo učiniti jer kako je Jadrolinija sada utvrdila dokaze kojima će se dokazi tko je to osoba iz ovoga članka, mislim da nije baš najsretnije. Stoga, evo kad pravilnikom to riješimo, vjerujem da onda više neće biti problema.

Evo ga, mislim da je ovo dobro rješenje, klub HDZ-a će podržati ovaj zakon.

Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ljubici Lukačić na ovoj raspravi. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika MOST- nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite, kolega Bulj. Hvala lijepo. Evo bit ću što kraći zbog toga da se izglasa danas ovaj vrlo bitan zakon. Ovdje bi samo kratko rekao da bi evo pohvalio tj. one koje su prvi problematizirali tj. upozoravali na ovu nepravdu prema djecu sa poteškoćama u razvoju. Što se tiče zakona o prijevozu, linijskom i obalnom prijevozu, znači „Bračke pupoljke“ naravno, kolegu Bauka koji je to inicirao, sve iz oporbe naravno, u ovome slučaju i sve one koji su shvatili ovaj problem, nažalost malo se odužilo ali očekujem evo da će se završiti ova rasprava i da će napokon naša djeca koja ostvaruju ta prava, imaju poteškoća u razvoju, naravno da su tu i troškovi ogromni, da trebamo ovo izglasati i napokon tu veliku nepravdu prema toj djeci ispraviti. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Saša Đujić, nije nazočan. Poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Evo hvala potpredsjedniče. U svjetlu rasprava kolega koji su prije raspravljali, dakle mislim da je dobro da smo danas došli do izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Imamo repliku, poštovani kolega Goran Marić, izvolite. Kolega Ćelić, naravno da je izvrsno da se ovo dogodilo i smatram da do sada što nije donesen takav zakon je propust svih dosadašnjih Vlada i da najranjivije skupine često nisu u središtu pozornosti onih koji odlučuju a ovom prigodom bi samo skrenuo pozornost na još jedan slušaj a to je otoka Lastova koji je najviše pogođen terorom bivše Jugoslavenske armije gdje je tamo satrt život bio desetljećima zabranjen život a sada se onemogućuje već 30 g. normalno obrazovanje mladima i djeci. Još uvijek ne mogu sa Lastova ići u srednju školu na Korčulu i molio bi da se ubuduće razmisli o posebnom prijevozu Lastovo-Korčula za djecu koja žele ići u srednju školu jer je to minimum što je potrebno za tu djecu.

Kolega Marić, kao osoba koja dolazi iz područja Dubrovačko-neretvanske županije, poznato mi je da je od početka ove godine uvedena svakodnevna linija Lastovo-Dubrovnik, ali se slažem s vama i podupirem vaš prijedlog da i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uloži dodatne napore kako bi se omogućio dakle govorilo smo najviše o osobama sa invaliditetom, ovdje se dakle radi o situaciji da OS Lastovo, djeca koja završe OS Lastovo kad idu u srednju školu, moraju putovati, oni su puno puta prisiljeni da žive izvan Lastova, da li u Splitu, da li na Korčuli ili Dubrovniku najčešće i svakako ako bi se omogućilo i napravio poseban specijalni program, da djeca žive sa svojim roditeljima i svojim obiteljima i dok pohađaju srednju školu, mislim da bi na taj način pridonijeli i demografskim mjerama na udaljenim otocima poput Lastova.

Mislim samo vrlo kratko. Što se tiče izmjena i dopuna Zakona u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, dakle ono što smo imali prije nekoliko mjeseci veliku medijsku buku oko toga kako da osobe sa invaliditetom, oštećenjima itd., nemaju pravo na besplatni prijevoz. Tada je rečeno i ono što smo mi prihvatili da će to biti riješeno i danas mi ovdje upravo iz tog razloga rješavamo nešto ne što je trebalo možda biti riješeno za 5 mj., ja se slažem da je možda i trebalo ranije i svaki dan je propušten ali to je trebalo biti riješeno prije 12 g. jer to nije od jučer problem, to je problem koji iz nijednog razloga koji meni nije jasan, nije rješavan dugi, dugi niz godina. Ono što je bitno kad sve maknemo prepucavanja, zašto, tko kako, tko je kriv, zašto ne mi, oni, to nisu izlike, to nisu razlozi, to što netko nije napravio kad je mogao pa sada ćemo mi se time vadit, ne, treba rješavati probleme, treba ih rješavat odmah i ono što mogu pozdraviti u ime kluba HNS-a, da se to napokon događa. Mi smo prihvatili tada objašnjenje naših partnera da će se to sustavno sistematično i cjelovito riješiti, ne stihijski, možda je to trebalo doći i ranije ali drago mi je što je ovo u hitnom postupku jer upravo iz prijelaznih odredbi vidi se da se taj problem rješava odmah. Ono što je sigurno dobro, znači tu dopunjujemo osobe i sa invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i pratitelji osoba sa invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.

Zahvaljujem kolegi Čuraju. Prije nastavka na galeriji su nam se priključili učenice i učenici te profesorice i profesori Obrtničke škole iz Opatije, želim vam dobrodošlicu i ugodan boravak u Hrvatskom saboru. [[Pljesak.]] Završna riječ u ime predlagatelja, poštovani državni tajnik Josip Bilaver, izvolite. još jednom, prije završnog izlaganja odgovorio zastupnicima g. Mariću i Ćeliću da se već obavljaju razgovori između načelnika sa otoka Korčula i gradonačelnika i načelnika Lastova sa Agencijom za obalne i linijske, svjesni smo tog problema i vjerujem da ćemo vrlo brzo iznaći rješenje i za tu situaciju. Zahvaljujem se svima koji ste se javili, vrlo kratko ću ponoviti najvažnije odredbe zakona. Prijedlogom zakona će se omogućiti ostvarivanje prava na besplatan pomorski prijevoz osjetljivim kategorijama našeg društva i to osobama sa invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju koje do sad nisu bile u potpunosti obuhvaćene niti jednom kategorijom putnika kojima se odobravao povlašteni prijevoz temeljem odredbi postojećeg zakona. Slijedom navedenog, provedbom ovog nacrta zakona postiže se povećanje mobilnosti budući da su njime osobe s invaliditetom i djeca s poteškoćama u razvoju zbog svojih specifičnih potreba, kao korisnici usluga javnog pomorskog prijevoza dobili status povlaštenih korisnika. Uvjeti i načini ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz bit će kao i za ostale kategorije utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu. U tom smislu pravilnikom će se urediti i broj besplatnih polazno-povratnih putovanja na tjednoj, odnosno na godišnjoj razini na koje će imati pravo osobe s prebivalištem na otoku, odnosno osobe koje nemaju prebivalište na otoku vodeći računa da im se osigura zadovoljavanje potreba na odgovarajući način. Zakonom će se omogućiti obavljanje javnog prijevoza na državnim linijama, namjenski građenim brodovima u vlasništvu agencija za obalni linijski promet, pomorski promet koji se kao takvi mogli graditi uz financijsku potporu sredstava EU. Novom mogućnošću obavljanja linijskog prijevoza na državnim linijama s namjenski građenim brodom u vlasništvu agencija ostvarit će se bolji, moderniji i sigurniji promet u skladu sa suvremenim dostignućima u brodogradnji i sigurnosti u pomorskom prometu.

Za provedbu postojećeg zakona osigurana su financijska sredstva u državnom proračunu RH s osnove potpore za obavljanje usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza u ukupnom iznosu od 314 milijuna kuna za 2019. g. procjena potrebnih godišnjih sredstava za provedbu postojećeg zakona 2020. g. planirana su u iznosu od 329 milijuna 500 tisuća kuna i 2021. g. u iznosu od 340 milijuna kuna. Procijenjena financijska sredstva koja će biti potrebna za provedbu ovog zakona u 2020. i 2021. g. iznose po 10 milijuna kuna i ista će biti osigurana unutar dodijeljenih limita rashoda financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Još jednom na kraju se zahvaljujem svima vama i svima onima koji ovdje danas nisu, a koji su pomogli u izradi ovog zakona i čestitam svima na jedinstvu kada radimo zajedno za dobrobit naših građana. Obzirom da smo, da će ova rasprava završiti prije da možemo izglasati zakon, želio bih u ovo preostalih 50 sekundi samo spomenuti jednu skupinu građana za koju smatram da bi također trebala na neki način dobiti povlašteni prijevoz, a tiče se onih naših sugrađana koji, iako imaju prebivalište na kopnu su vezani za otok. Dakle netko tko 50 ili 60 puta godišnje ode na otok bi također, nakon određenog broja putovanja trebao dobiti pravo na povlašteni prijevoz kao i otočani jer to nakon 20 putovanja godišnje ili nakon 15 ili nakon 30. Tako da bi uvođenjem neke vrste pokazne karte ili prepaid karte da im se u drugoj polovici godini ustvari omogući prijevoz po jeftinijoj cijeni jer je očito da su prešli određeni broj putovanja. Govorim o sugrađanima dakle koji žive na kopnu jer i oni uplaćuju u proračun iz kojega se ovo sve financira. Zaključujem raspravu. zahvaljujem još jednom državnom tajniku poštovanom Josipu Bilaveru iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te voditeljici odjela Ivi Kustić Komlinović na obrazloženjima ovog konačnog prijedloga zakona. Glasovat ćemo o ovoj točki kad za to se steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, određujem stanku do 12 sati kada ćemo nastaviti sa izjašnjavanjem o amandmanima.